A to v té smlouvě je, že mají mít výhodu proti nám. Smlouva není rovnoprávná. Není to pohled, který by byl pohledem jenom KSČM. Je to pohled, který je založen na široké diskusi odborníků ze všech částí politického spektra, odborníků na to, co mezinárodní smlouva může nebo nemůže způsobit v obchodních vztazích. Na rovinu říkám, že nejsem liberál, protože liberální prostředí, liberální politika většinou vedla k velkému krachu, k věcem, které znamenaly velké potíže ne pro jednotlivce, ale pro celé národy a státy. Já jsem pro to, abychom si uvědomili, jaký je zájem a jak ho můžeme naplnit, abychom občana České republiky ochránili.

Já jsem jako advokát v 90. letech řešil řadu sporů se zahraničními subjekty a vždycky jsem se děsil, když tam byla rozhodčí doložka.

Já nejsem přesvědčen, že byli špatní.

Neplatíme náhodou zahraničním investorům více, než platí ostatní státy? Máme tam rovnoprávné postavení? Budou rozhodovat soudy České republiky podle českého právního režimu, když to bude v České republice?

Já s tím opravdu nesouhlasím.

A já chápu, že když někdo do něčeho dává peníze, tak ty peníze chce zpět s příslušnou mírou zisku. Tak to u nás není, takové zákony nemáme.

Práva mají banky.

Já jsem přesvědčen, že ne. Česká republika je ukázka toho, jak se neumí občan chovat vůči bankovním ústavům. Vždyť tady se vyhlašuje nejabsurdnější poplatek v bankách.

My pravděpodobně zvedneme ruku já tedy ne pro smlouvu CETA a zase na tom budeme hůř, než jsme dnes vůči bankám jako občané České republiky.

My už jsme tady udělali jeden krok, se kterým já zásadně nesouhlasím, a bojoval jsem proti němu, že jsme rozdělili ochranu vlastnictví v rozporu s Ústavou. Podle Ústavy České republiky, a citoval jsem to tady při projednávání zákona o registru smluv, jsou všechny druhy vlastnictví postaveny na roveň a ochrana všech druhů vlastnictví musí být stejná.

Nula. Nula. Veřejné služby nechráníme, zato když to bude provádět privátní subjekt, samozřejmě to zaplatíme.

Vám se zdá cena vody dobrá? Přijatelná pro všechny občany?

Mimo jiné jsme tady o tom diskutovali minulý týden. To není veřejná služba dodávka vody, dodávka elektřiny a podobně? A jestliže tyto služby budeme zase primárně privatizovat a nebudeme si je chránit, promiňte mi, k čemu tady budeme sedět? O čem budeme rozhodovat?